A tady se musím ptát. Přece konkurent Budvaru není z Kanady.

Kanada v tom je jaksi nevinně a spíše naopak se bude rozšiřovat. Tady může být první krok činěn v neprospěch naší ochranné známky a může být v rámci probíhajících soudních sporů ve světě dán argument americkým oponentům, konkurentům našeho budějovického Budvaru v rámci těchto letitých sporů. Tady bych také rád slyšel od pana předkladatele, pana ministra, jasné slovo, že se tak nestane a že je schopen zaručit, že tato smlouva nebude mít v budoucnu nějaké negativní důsledky na tyto probíhající známkoprávní spory v rámci celého světa. Ochranné známky jsme vcelku probrali. Potom se ještě podíváme na další atribut odpovědí z Ministerstva průmyslu a obchodu, který se týká toho, co jsem tady v minulosti říkal, a opět jsem citoval studii dopadů, a to možnost omezit nebo rozšířit zakázky strategického významu na takzvané offsety, nebo chceteli výhodu zapojení českého průmyslu do významných ekonomických staveb.

Tady bych si dovolil připomenout i obchody, které uzavírají jiné evropské státy v této oblasti, kde praxe zapojení vlastního obranného průmyslu je velice častá.

Jsou tam desítky dodatků, desítky poddodatků, tabulek a dalších záležitostí, velice těžce se v tom hledá.

To by potom znamenalo ale problém, protože si myslím, že zase otevíráte tu otázku budoucích nákupů třeba vojenské techniky a možného podmiňování zapojení českého průmyslu do této dodávky.

Celá tato smlouva je postavena na nediskriminačním přístupu ze strany Evropské unie. Tady nastane otázka toho, zda do budoucna se bude možná třeba Tatra Kopřivnice coby významný dodavatel vojenské techniky spolupodílet na dodávce.

Proto má otázka směřuje na ministra obrany, jak se k tomuto míní do budoucna vyjádřit a zda je také ochoten slíbit tady na mikrofon, že do budoucna nehrozí na základě této smlouvy omezení možností pro českou armádu využívat české dodavatele v rámci offsetů upozorňuji, to znamená v rámci kooperace na zbrojním průmyslu. Bavíme se o tom, že to je obchod za miliardy korun, to si asi všichni uvědomujeme, a že bychom všichni velice rádi, aby ten obchod za miliardy korun probíhal i na českém území, nejenom dodávkou kompletních dílů. To považuji za docela závažnou věc z tohoto pohledu té nediskriminace, kterou je tato smlouva celkově protknuta. Osobně by mě zajímalo také, jak dalece jsou ochotni páni ministři české vlády se za to zaručit. Bojím se, že tato smlouva úplně uniká základní pozornosti.